Přidaná hodnota zeměpisných označení se pak odráží ve zvýšeném zájmu o jejich mezinárodní ochranu.

Spadají do systému ochrany průmyslových práv v rámci Světové organizace duševního vlastnictví. Bohužel, slabinou tohoto systému byl jeho poměrně malý počet členů. V současné době jich má pouze třicet. Tehdejší Československo a následně Česká republika patřila vedle Francie a Itálie mezi tři země s nejvyšším počtem označení původu zapsaných v tomto systému. V případě České republiky se jedná, jak už jsem řekl, o více než sedmdesát záznamů v registru. Prvním skutečně mnohostranným základem pro ochranu označení původu a zeměpisných označení je právě až Dohoda o obchodních aspektech práv k duševního vlastnictví v rámci Světové obchodní organizace. Tato dohoda však poskytuje zeměpisným označením pouze určitý minimální standard a vůbec neumožňuje mezinárodní registraci.

V posledním čtvrtstoletí ale bohužel ztroskotaly všechny snahy o rozšíření této dohody právě v oblasti zeměpisného označení. Hlavní příčinou je bezesporu velmi odlišný přístup podporovatelů zeměpisných označení v čele s Evropskou unií na straně jedné a odpůrců tohoto konceptu v čele se Spojenými státy americkými na straně druhé. Spojené státy vynaložily velké úsilí, aby podporovaly princip druhových neboli generických jmen a poskytování ochrany zeměpisným označením zásadně odmítají.

Evropská unie se v reakci na tyto problémy začala stále častěji zaměřovat na rozšiřování ochrany zeměpisných označení cestou takzvaných dvoustranných dohod o volném obchodu. V posledním desetiletí jich uzavřela řadu.

Zvláštním případem je v této oblasti dohoda Evropské unie s Čínou o ochraně zeměpisných označení.

Chráněné zeměpisné označení mohou získat produkty, ale nejen ty, dokonce také některé procesy či suroviny. V roce 2015 byla po více než půl století rovněž modernizována Lisabonská dohoda WIPO. Stalo se tak prostřednictvím Ženevského aktu. Ten mimo jiné rozšířil oblast její působnosti právě i na zeměpisná označení ve smyslu dohody TRIPS a umožnil přístup mezivládním organizacím, včetně Evropské unie.

Cílem této revize bylo také učinit systém atraktivnější pro rozvojové země. Jejich zájem o oblast zeměpisných označení stále narůstá, jelikož právě přidaná hodnota investic do tohoto druhu místního rozvoje je nesporná. Proto také věřím, že i naše vláda bude místní produkty podporovat v souladu s tímto nařízením, které následně tomu pomůže. Některé názvy již dosáhly dokonce světového věhlasu. Destiláty, jako například tequila a jiné, na své reputaci postupně pracují. Za pomoci pěstitelů a zpracovatelů se právě na tomto pepři v rámci rozvojového projektu podílí i Česko.

Nechci si brát příklad přímo z Kambodži, ale rozhodně bych si vzal příklad z tohoto projektu.

Jde o tříletý projekt, který kombinuje podnikatelské prvky s českou rozvojovou spoluprací a charitativní činností. Česká firma vykupuje tento kvalitní pepř od drobných zemědělců, kteří nemají dostatek technických kapacit a prostředků na samostatný vývoz. Většinou jim chybí obalové technologie a další zařízení na jeho zpracování.

Pepper Field se věnuje také propagaci tohoto zeměpisného označení v České republice. Letos v létě spustil v České republice charitativní sbírku na pomoc svým farmářům zasaženým sociálními dopady covidu19.

I když je členství České republiky v Ženevském aktu zajištěno prostřednictvím Evropské unie, České republice a dalším šesti členům Evropské unie, původním členům Lisabonské dohody, bylo evropskou legislativou umožněno, aby k modernizované dohodě přistoupili i samostatně. Tak bude zachována nepřerušená ochrana práv již dříve udělených podle původní Lisabonské dohody a zajištěna navazující ochrana podle Ženevského aktu. Přístup k Ženevskému aktu je především v zájmu českých zemědělců a výrobců potravin, případně i řemeslných výrobků. Mezinárodní systém ochrany a registrace zeměpisných označení se postupně rozšiřuje, což přináší nové příležitosti pro vývoz tradičních českých potravinářských produktů vína, lihovin, a především piva a chmele. Také může napomoci rozšířit dostupnost nabídky zahraničních regionálních specialit českým spotřebitelům. Vážení přátelé, na základě všeho výše uvedeného a všeho, co jsem řekl, považuji tento návrh za velmi přínosný právě pro naše podnikatele, živnostníky a zemědělce a rozhodně jej podpořím. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Do rozpravy se přihlásil ještě pan zpravodaj.